Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, v první řadě mi dovolte, abych upřímně ocenil debatu, která se vede věcně a vede se klidně, protože troufám si říct, že to je změna, která je zásadní pro náš právní řád.

Za to bych vám moc chtěl poděkovat všem.

Sám jsem přesvědčen, to vám říkám opravdu upřímně, že co se týká rodičovství, co se týká toho, mít děti, a říkám to jako otec čtyř dětí, šťastný otec čtyř dětí, že to vnímám jako boží dar, nikoliv jako právo. Právo vnímám a můžeme vnímat jiným způsobem.

Děkuji a nyní paní poslankyně Romana Bělohlávková. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Neříkám, že takové situace nenastávají.

Můžete se poté přihlásit znovu. Nyní bude reagovat na průběh diskuse pan poslanec Aleš Dufek a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová.

A kolik máme teď sekeru ke konci května?

Děkuji za dodržení času. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Mám to ze své praxe.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Budu úplně konkrétní.

Ale to je můj pohled na věc. A potom jenom ještě... Tak už končím a přeji vám hezký víkend. Děkuji, děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.